Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 80, sněmovní tisk 54, správní řád, třetí čtení. Dále bychom se věnovali dalším návrhům zákonů z bloku třetích čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty.

Poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu.

Dodatečně ještě omluvy. S náhradní kartou číslo 4 pan poslanec Gazdík. Dodatečně omluvy.

To bude... Tohle je technická záležitost. Tak, prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Další přednostní právo, pan předseda Faltýnek. A než dorazí, s dovolením ještě přečtu další omluvy. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze dnes jako druhý bod odpoledne bod č. 61, Smlouva o stabilitě a koordinaci, tzv. fiskální pakt, sněmovní tisk 97, po již pevně zařazeném bodu č. 111. Včera ta debata byla dlouhá, padlo téměř vše, takže věřím, že bychom dneska mohli konečně zdárně tento bod doprojednat. Já vám děkuji. Ale nikoho nevidím, takže bychom přistoupili k hlasování o návrzích, které zde zazněly.

Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Opět předpokládám, všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.